Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane guvernére, vážené kolegyně a kolegové, já jsem chtěl nejprve mluvit k části, která se týká směnárenské činnosti, a poděkovat panu guvernérovi za tu spolupráci, kterou jsme měli i s kolegou Patrikem Nacherem v roce 2018, kdy jsme se skutečně zabývali dopodrobna touhle problematikou a ve spolupráci s Ministerstvem financí jsme navrhli novelu zákona o směnárenství.

A můj druhý dotaz naváže na tu problematiku, o které mluvil pan kolega Patrik Nacher. Já mám bohužel také úplně špatnou zkušenost s prodejem těchto investičních produktů. Protože jsem dostal nějakou smlouvu o nějakém životním nebo podobném úrazovém pojištění a po pěti letech spoření, kdy jsem tam odvedl 72 tisíc, tak už tam mám naspořeno krásných 25 tisíc. Velmi výhodný.

A aby to člověk pochopil, o co vlastně jde, tak musí být jak právník, tak ekonom.

Takže si myslím, že pokud nějakou oblast regulovat, a to ve vztahu k transparenci toho podnikání, tak si myslím, že to je právě uzavírání takovýchto smluv.